Námitka byla přijata. Budeme tedy opakovat hlasování k návrhu pana poslance Volného, který chtěl, aby bod 15 byl namísto jako první zařazen jako poslední v rámci pevně zařazených bodů.

Kdo je proti?

Předtím bylo pro 138, teď 75, to je 63 chyb při hlasování a to je opravdu neuvěřitelné. Možná bychom měli vyzkoušet dodavatele z toho, co nám to vlastně dodal. Vaším prostřednictvím pane předsedo, myslím si, že to byla nevhodná poznámka od pana předsedy klubu ODS.

V této fázi doufám, že už máme všichni jasno o tom, jak budeme dnes postupovat. Takže já odvolávám, co jsem slíbil a nebude to tedy bod 6, ale bude to bod 15.